Děkuji. Nyní dvě faktické poznámky.

Děkuji, pane místopředsedo.

Proto jsem mohl reagovat pouze na ta slova, která byla zde vyřčena.

Právu jako takovému. A jestli někdo porušil zákony, a je jedno, jestli porušil zákony trestněprávní, což je to ultima ratio, úplně to poslední, tak podejte trestní oznámení.

Jak ty problémy vyřešíte a jak se řeší.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já snad jedinou jednu poznámku k tomu, co tady zaznělo. Co je korektnější? Když dostanete analytický rozbor právního oddělení, že jste povinen na základě zjištění vnitřních kontrol podat trestní oznámení, které je pak následně prošetřováno orgány činnými v trestním řízení, a které případně dospějí k tomu, že činy, které byly popsány v tom trestním oznámení, nejsou trestným činem a řízení je odloženo? Tím pádem, tak jak tady zaznělo, je ta daná osoba z hlediska trestněprávního očištěna, nicméně to neznamená, že tam nebyla pochybení, která mohou vést třeba k různým korekcím v oblasti finančních postihů. Nebo pokud je člověk naprosto veřejně ostentativně označován za zločince tady, na půdě Poslanecké sněmovny, kdy v podstatě nemá šanci se proti těmto tvrzením bránit a vlastně my nevíme, co z toho je pravda. Je pan Budak takový zločinec, jak tady zaznělo? Může se nějak bránit? Tak toto se mi prostě nelíbí.

A já tedy nevím, proč u velmi jednoduché interpelace, která se dotazovala na fungování galerie, tady pan Zaorálek, který kritizoval historicky spolupráci sociální demokracie a ANO, tady prostě vyplnil ten čas, aby paní Schillerová mohla odejít a nemohli si tady poslanci a občané poslechnout, jak ani jedno ministerstvo neví, kolik mělo být těch dotací. Ale já tady čekám na zcela zásadní vyjádření ministryně. A pan Zaorálek teď prostě pomohl té vládě, kterou možná historicky kritizoval. Já nevidím důvod, proč jsme se bavili o těch tématech, která jste zde vznesl, a proč jsme tím zabili hodinu. Také ji otevřu. A nemám jinou přihlášku do rozpravy.

Děkuji. V tom případě mohu tuto interpelaci ukončit.

Já jí hned dám vědět, že tato interpelace začala. Máte slovo, pane poslanče. Já vám děkuji za slovo. Paní ministryně není přítomna. Paní ministryně odešla potom, co... A paní ministryně je zde. Já vzhledem k tomu, že na tuto zcela zásadní interpelaci mám zhruba tři minuty a jedná se o zcela zásadní rozpor, ten sněmovní tisk je ve Sněmovně, už jsme ho měli na dvou výborech. Sněmovní tisk má říct, bylo to zadání, které Sněmovna včetně poslanců ANO odhlasovali, bylo to svěřeno paní Marii Benešové. Dostali jsme jakýsi tisk, který hovoří o výši korekcí v předchozích obdobích, a jak s nimi bylo naloženo. A zatímco zde třeba i včera od pana premiéra, ale i do všech médií zaznívá, že předchozí korekce vůči projektům řešeným z evropských dotací stály daňové poplatníky přes 30 mld., tak v materiálu, který dodává paní ministryně, v poslední větě i zprávy, kterou mi odpovídala na stošestku, se hovoří o tom, že ČR v rozpočtu nepřišla o žádné peníze, to hovoří, že všechny peníze historicky byly realokovány na jiné projekty. V jiném materiálu se hovoří pro změnu o tom, že se podařilo realokovat 24 mld. a nějakých 7 až 11 mld. podle mě létá někde ve vzduchu. Hovoří se o tři sta nějakých trestních, nebo resp. soudních procesech na navrácení těch peněz. Já tedy využiji tu poslední minutu.